Předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji, pane předsedající, za slovo.